Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Mi nastavljamo sa raspravimo sa raspravom o istoj točci gdje smo jučer stali, pa ćemo kao prvu imati pojedinačnu raspravu poštovane zastupnice Marije Alfirev, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, uvažena pravobraniteljica sa suradnicima, predstavnici vlade. Dakle, nakon jučerašnje rasprave u kojima je spomenut čitav niz različitih oblika kršenja ljudskih prava građana, ja ću danas i u ovoj raspravi govoriti o 3 značajne, 3 teme koje su istaknute također u izvješću, a i na početku ću govoriti o jednoj temi, koja nije toliko dotaknuta u samom izvješću, ali mislim da ju je jako vrijedno spomenuti, jer se zaista tiče ljudskih prava, ljudskih prava i osoba s invaliditetom. A sljedeće te 3 teme, su zapravo koje ću govoriti je sloboda kretanja, građanski odgoj i obrazovanje i konačno, uloga civilnog društva u zaštiti ljudskih prava. Zašto osobe s invaliditetom, pa evo, dok god, rekla bi je naše društvo i cijeli sustav okrenut ka tome, da osobe s invaliditetom, zapravo potpadaju i zadužen je za pitanja, ili rekli bi probleme osoba s invaliditetom, da su ministarstva ta ili resorna ministarstva ta koja se odnose na zdravstvo i socijalnu politiku. Isto tako i kod nas u saboru dakle, glavni ili matični odbor je taj zdravstva i socijalne politike, do tada je zapravo i cijela rješavanje znači svih pitanja koja se tiču osoba s invaliditetom, usmjereno upravo, okrenuto prema tome. Ono o čemu bismo mi trebali puno više voditi računa, to su zapravo ljudska prava, jer sve ono, problemi koji proizlaze za osobe s invaliditetom, zapravo proizlaze iz nepoštivanje ljudskih prava. I zato zaista mislim, da bismo trebali o tome voditi računa, pa čak, evo krenuti od ovog našeg doma i kao matično tijelo možda odabrati upravo to Odbor za ljudska prava, pa bi i u tom smislu se moglo malo više, bez obzira što govori što o tome primarno govori pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, jer mi smo prihvatili niz konvencija, donijeli smo i svoje strategije koje se odnose na izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom. Ali, sve ono o čemu se radi, kada govorimo o strategijama, radi se zapravo o poštovanju temeljnih prava osoba s invaliditetom, temeljni ljudskih prava. I zato mislim da bi o tome trebalo voditi ubuduće i računa. Ono o čemu je rečeno u samom izvješću, a ja ću ove 3 teme, to su sloboda kretanja, građanski odgoj i obrazovanje i konačno, civilnog društva, također spomenuti u ovoj raspravi. Zašto sloboda kretanja? Kada smo jučer upravo imali pred sobom ovo izvješće i govorili, čuli smo zapravo i znamo zapravo da je sloboda kretanja temeljno ljudsko prava, a sloboda kretanja radnika je zapravo temeljno načelo ugovora o funkcioniranju EU.

Pa i mislim da i vi pravobraniteljice, sigurno ćete imati nešto na tu temu nešto reći, jer ako počnemo ovako izjavljivati, onda ne znam kuda ćemo stići, ali ne čudi nas, kada znamo od kuda dolazi, međutim, zaista bi nas trebalo zabrinjavati. Sloboda kretanja o kojem govorite vi u izvješću je zapravo je ona koja se odnosi na kontrolu ograničavanja slobode kretanja, jer znamo, a vi ste to spomenule, evo npr. osobe, pogotovo osobe sa većim duševnim teškoćama, su zapravo izložene jednoj situaciji, da su zaista uskraćeno zbog recimo zatvaranja odjela i zaključavanja odjela, uskraćeno im je i svojom voljom ne mogu izlaziti vani, te se događa, da zaista i po nekoliko godina zapravo one ne mogu napustiti svojom voljom određeni prostor. Također ograničavanje slobode kretanja, govori pravobraniteljica, govorite i kada izvještavate o smještaju tranzitne prihvatne centre i problematičnom tumačenju proširenja ovlasti policijskih postaja, prilikom donošenja rješenja o ograničavanju slobode kretanja. To su ona pitanja o kojima najviše govorite. Druga tema, koju trebamo spomenuti, koju ste vi naglasili a to je građanski odgoj i obrazovanje. Vi ste na više mjesta u svojim preporukama zapravo naveli da je izuzetno važna edukacija i informiranje i da zapravo i jedno i drugo bi trebalo raditi na uklanjanju svih oblika netrpeljivosti i razvijati kulturu dijaloga, ja se nadam da će to tome i voditi, jer implicira da zapravo toga trenutno nema ili nema u onoj dovoljnoj mjeri da bismo mogli ovo društvo proglasiti zaista antidiskiriminatornim. E tako ste naveli da je zapravo potrebno educirati i državne službenike i službenike jedinica lokalne područne, odnosno, regionalne samouprave, policijske službenike, poslodavce, službenike ureda državne uprave, suce, odvjetnike, zaposlene u centrima za socijalnu skrb, dionike na tržištu rada, sindikalne povjerenike, radnike, učenike, pravosudne službenike, zdravstvene radnike. Živi bili pa vidjeli.

I konačno uloga civilnog društva u zaštiti ljudskih prava nažalost rekla bih da je ovaj mehanizam, a to ste i vi spomenuli je ova Vlada značajno ugušila. Pa evo reći ću da sam od početka godine postavila dva pitanja premijeru Vlade, jedno je bilo pitanje upravo na temelju vaših preporuka, a tu nije trebala biti preporuka jer znamo da već dvije godine nisu donesene dvije značajne nacionalne strategije, a to je jedna nacionalna što se tiče razvoja pozitivnog razvoja okruženja civilnog društva.

Budući da nijedan ni drugi dokument ova Vlada nije donijela već pune dvije godine onda se pitamo kakav je taj smjer Vlade, što ona radi, što namjerava po pitanju zaštite ljudskih prava, što namjerava po pitanju svih onih udruga, svih onih organizacija civilnog društva koje staju u obranu ljudskih prava i koje su jer smo u prethodnom razdoblju dostigli onaj civilizacijski jedan standard u kojem je i država značajno podupirala organizacije civilnog društva koje su stajale u zaštitu prava pogotovo svih manjina, dakle od nekih značajnog iznosa 700 tisuća kuna došli smo do jedva 100 tisuća kuna koje se izdvaja u tom smjeru.

Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice Alfirev, vi ste u svom izlaganju istaknuli četiri vrlo važne činjenice koje se tiču prava na zdravlje, prava na rad, pravo na slobodu kretanja i posebno ste se osvrnuli na građanski odgoj i obrazovanje. U svojoj raspravi ste pokazali u kojoj mjeri ovo izvješće dolazi u pravom trenutku zato što nam i Vijeće Europe ukazalo da u Hrvatskoj pada povjerenje u institucije i tijela javne vlasti, a izvješće Europske komisije nam govori da u Hrvatskoj su ugrožena ljudska prava. Jučer smo vidjeli i svjedočili svojevrsnom maršu na demokraciju, maršu protiv demokracije nazadnjačkih udruga koje žele ograničiti prava manjina. A građanski odgoj koji se provodi u Rijeci nakon samo jedne školske godine pokazao je da sva djeca koja su pohađala građanski odgoj više poštuju i uvažavaju druge i drugačije mišljenje. Prema tome, to je put i demokracija se mora vježbati, a građanski odgoj je put kako da je vježbamo.

A imali smo i imamo u ovom trenutku jedan civilizacijski jedan doseg čime se možemo hvaliti. Nažalost, bude li se drugačije ili se nešto promijeni u onom smjeru u kojem se namjerava ili žele neki dakle da taj sustav može biti jako, jako narušen.

Uvažena kolegice Alfirev. Vi ste u svojoj raspravi dotakli se jedne teme, naravno nakon jučerašnjeg dana bilo je teško očekivati da se to neće spomenuti, a to je tema slobode kretanja. U odnosu na ono što smo imali prilike čuti ja sam apsolutno sigurna da je došlo vrijeme da i dio zakonodavstva promijenimo pa da demokracijama koje razvijamo možda i predsjednika države odnosno predsjednicu države biramo u Hrvatskom saboru, pokazuje se da svi oni koji o tome razmišljaju su zaista upravu. ja moram priznati da je jedna od tema o kojoj mi razmišljamo. Ali tema slobode kretanja je izuzetno važno, izuzetno je važno naglasiti, izuzetno je važno ono što je i pučka pravobraniteljica u svom izvješću govorila. Govorila je kada ograničite slobodu kretanja ljudi zapravo ste se ograničili na svoje vlastito dvorište. Samo fali da se još ogradimo zidom i da se uvjeravamo u to da je tu sve idealno a da svi oni koji su izvan tog zida misle krivo a pogotovo ako misle drugačije onda sigurno misle krivo. Da, ovo je, što ste rekli dakle zaista ove izjave ne da su samo rekla bih lakomislene nego one su zaista opasne pogotovo kada dolaze od osobe koja je autoritet. I one mogu biti vrlo potencijalno opasne jer ih pogotovo mladi ljudi mogu slijediti. Dakle govoriti da je sloboda kretanja radnika ili sloboda kretanja unutar EU, ili sloboda kretanja općenito štetna to je zaista opasna izjava i ne može voditi ka nečem dobrom. Zato se slažem da ne znam, vidjeti ćemo da li su neke promjene u izbornom sustavu tu će nešto učiniti ali mislim da se puno, puno više radi o samoj osobi. Poštovana kolegice, dva kratka pitanja, jedno pitanje sam unaprijed smislio a to je da mi kažete što mislite o tome što se promijenilo u odnosu na izvješće od prije 2 godine kada izvješće nije usvojeno. Međutim moram ovdje komentirati i vaš odgovor kolegi Jovanoviću gdje ste rekli da je jako opasno kada narod, hrvatski narod u Hrvatskoj državi koristiti institut referenduma. Ajde malo mi pojasnite što je tu opasno kada hrvatski narod sukladno hrvatskim zakonima dva tjedna na ulicama skuplja potpise oko jednog legitimnog pitanja, gdje vi tu vidite opasnost za Hrvatsku državu, gdje vi tu vidite opasnost za hrvatski narod i što je u tome loše? Je li loše možda raditi opstrukciju referenduma kao što radi vaš kolega Obersnel ili je legitimno ponašati se sukladno zakonima kako su se ponašali ljudi i jučer koji su donijeli upravo u Sabor potpise. Imamo povredu Poslovnika.

Procjenjujem da nije prekršen Poslovnik. Kada bismo to smatrali za kršenje Poslovnika, bojim se da bi gotovo svakog zastupnika morao opominjati jer se često puta izriču puno, puno teže tvrdnje, ali nije prekršen Poslovnik. Odgovor poštovane zastupnice Alfirev. Dakle kolega Zekanoviću, rekli ste ove dvije stvari, dakle što se promijenilo u odnosu prije 2 godine, pa evo nisam bila tu u Saboru kada se o tome glasovalo mada s obzirom na ovo izvješće i na to koliko vidim i koliko sam čitala izvješća prethodna mislim da je pravobraniteljica i tada i prije 2 godine i prošle godine i ove godine podnijela zaista jedno sveobuhvatno, veliko izvješće koje zaista govori o svim onim bitnim problemima i zapravo je naš opunomoćenik i zapravo radi na zaštiti ljudskih prava. A što se tiče dakle referenduma, dakle ne, niti je opasan referendum, ja govorim o posljedicama koje mogu proisteći kada se referendumom želi narušiti dakle sva stečena prava manjina. Poštovana kolegice Alfirev, mogu se složiti sa većinom stvari koju ste rekli pogotovo na početku međutim jedna stvar mi je zapela za uho a to mi baš nije jasno u kojem kontekstu ste to spominjali prema pravobraniteljici a radi se o pravu roditelja na izbor ste rekli, izbornih predmeta. Pravo roditelja na izbor, spomenuli ste Zakon o odgoju i obrazovanju pretpostavljam, znači osnova liberalizma je sloboda. Sloboda podrazumijeva pravo izbora. Hoćemo li mi nametati nekome ili ćemo dopustiti da izborni predmeti mogu biti izborni i da roditelji odlučuju što će njihova djeca koja nisu punoljetna izabrati? Ja mislim da je to sasvim u redu i to je normalno, tu se ne krše ničija prava i ne nameće ništa drugo. Ako neto ne želi slušati neke predmete koji nisu obvezni pa ne mora.

Imali smo zaista široku raspravu kada je bilo, kada je ovdje bila rasprava o zakonu i obrazovanju, Izmjenama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. I dosta se to tome govorili i tada smo rekli i govorila sam o tome koliko to zaista može biti opasno. I tada sam navela jedan jedini primjer kada smo govorili, kada sam rekla da evo, recimo roditelji mogu odlučiti ili željeti ili njihovi su stavovi i uvjerenja ta koja kažu ili se ne slažu sa time da imamo inkluzivnu školu. I je li je to, inkluzivnu školu npr. Ili roditelj ne želi da njihovo dijete sjedi u razredu sa romskom djecom npr.

Činjenica jest da je i danas u suprotnosti s ovim što je gospodin iz HNS-a rekao, djeca biraju izborne predmete uz suglasnost roditelja. Djeca ih biraju. Međutim, u novom zakonu ne radi se o izbornim predmetima, u novom prijedlogu zakona radi se o otvaranju prostora za to da roditelji utječu na to hoće li njihova djeca slušati dijelove određenih sadržaja ili međupredmetnih tema, to bi značilo, moglo bi značiti u stvarnosti.

Da, upravo tako piše u zakonu.

Poštovane kolegice i kolege, mi danas raspravljamo o izvješću pučke pravobraniteljice za 2017. g., to je izvješće o kojem smo počeli jučer raspravljati ali nipošto ne smijemo ući u zabludu da je diskriminacija nešto što se događalo a ne nešto što se događa. Diskriminacija nije povijesna ili historijska datost nego je to nažalost datost procesualnosti našeg ljudskog ozbiljenja koje pripada i ima čak i svoju geografiju. Mi možemo govoriti i možemo točno odrediti prostorne koordinate u kojem se na specifično hrvatski način provodi diskriminacija i dovodi do negiranja ljudskih prava. I te geografske, te prostorne koordinate upravo graniče s granicama RH. Mi danas raspravljamo o izvješću koje progovara o tome kako se na teritoriju RH vrši diskriminacija i kako se negiraju ljudska prava. Ukoliko ova izvješća budu se ponavljala u ovome opsegu i o ovoj mjeri, ovo izvješće nije više izvješće o kršenju ljudskih prava nego postaje izvješće budućeg epitafa hrvatskog društva. Budući imamo prostornu i geografsku odredivost, bitno je da u taj prostor i tu geografiju i smjestimo i one koji tu žive. Dakle, ljudi koji žive u ovom prostoru, ljudi koji se kreću i ljudi koji djeluju, među našim sugrađanima imamo one koji su nositelji diskriminatornih politika i imamo žrtve koje trpe i koje su žrtve upravo takvog djelovanja i takvih politika. Zbog toga smo svi mi pozvani da promišljamo ono naše vječito sada u kojem djelujemo i da to naše vječito sada bude sada u kojem ćemo se mi odupirati svim diskriminacijama i svim negacijama i negiranjima ljudskih prava, da to nećemo svoditi niti na političku datost nego ćemo to svoditi na naš ljudski imperativ. Mi kao ljudi u našem vječitom sada moramo prepoznavati sve ove diskriminatorne kodove koji su ugrađeni u naše društvo, našu svijest, boriti se protiv takvih diskriminatornih kodova i učiti se živjeti u tolerantnom društvu, u društvu u kojem neće biti diskriminacije i u društvu koje će biti suživotno i koje će poticati tu rastuću ljudskost i koja će ta rastuća ljudskost dovoditi do sve snažnijeg, sve prihvatljivijeg i sve jačeg društva. Tek tada ćemo pokazati našu zrelost. Zbog toga, zbog ovih diskriminatornih kodova i zbog toga da na diskriminaciju adekvatno odgovorimo, ja sam primjerice dopustio da sastavni dio mog spoznajnog aparata i pogleda na svijet postane Istanbulska konvencija kada se radi o borbi protiv nasilja nad ženom i nad djecom jer je to sad sastavni dio mog pogleda na svijet i kategorijalnog određenja, shvaćanja i dohvaćanja što je nasilje nad ženama i djecom i na kakav način mi možemo dogovoriti adekvatno na to nasilje. Upravo zbog toga vječito sada i zbog potrebe da u tom vječitom sada djelujem, ustajem i protiv ovih sadašnjih inicijativa koje pokušavaju moje kolege, sadašnje zastupnike nacionalnih manjina svesti na kolege koji su nepotpune, koji su nedostojne zastupničke pozicije, na kolege koji ne pripadaju u punoj mjeri ovom Domu i koji u punoj mjeri ne pripadaju ovom društvu budući su njih izabrali članovi ovog društva i građani koji bi trebali biti naši sugrađani. Negiranjem prava zastupnika nacionalnih manjina mi smo negirali i umanjili prava naših sugrađana, mi smo izvršili udar na građansko društvo, izvršili smo udar na građansku svijest i posijali smo nove opasne diskriminatorne kodove u naše građansko društvo. Čovjek je biće riječ, riječ je ona dimenzija koja čovjeka dovoditi do svijesti da je on biće zajednice jer riječ nam služi da sebe izrečemo i da drugog prihvatimo i da drugome dopustimo da on sebe izreče. Riječ služi isključivo u funkciji zajedničkog života, zajednice, zajedničkog života nema bez ravnopravnosti i jednakosti. Očekivao bih od ovog naroda, od ovog društva koje da posudim jednu sintagmu, koje se nalazi gotovo na razini razapetog društva i razapetog naroda budući je zbog mnogim javnih politika i mnogim nepolitičkih praksi iselio se, raselio i pripada čitavom svijetu na način razapetosti zbog toga što se nije mogao snaći, nije mogao naći i postići kvalitetu svog života i svoj egzistencijalni smiraj unutar granica ove RH i ovog društva kojeg mi trebamo izgrađivati da bude tolerantno. Sjetimo se samo podataka koje pronalazimo u ovom Izvješću da je gotovo petina stanovništva izloženo riziku od siromaštva, a sjetimo se također da od vaših preporuka i mjera nije niti petina usvojena. Da provedemo sve preporuke i mjere koje vi u svojim izvješćima predlažete, mi bi postali tolerantno društvo, društvo u kojem nema diskriminacije, društvo u kojem neće djelovati netko kojeg ja nazivam zli blizanac hrvatskog društva. Jer ovo vaše Izvješće ja isključivo čitam kao dnevnički zapis djelovanja tog zlog blizanca koje uništava budućnost našeg društva, koje nam ne dopušta da živimo u toleranciji, koje nam ne dopušta da živimo u društvenoj potpori, da živimo u društvu u kojem neće Rom zbog romstva biti diskriminiran, Srbin zbog srpstva, u kojem neće branitelj zbog braniteljstva, u kojem neće žena zbog ženskosti biti diskriminirana, nego da ćemo omogućiti čovjeku i da svako ljudsko djelovanje promatramo s razine ljudskosti i razine ljudskosti koje treba biti uozbiljeno i koje treba dovoditi upravo do ovakvog tolerantnog i poželjnog društva. Mi se nalazimo na prekretnici i ta naša prekretnica je hoćemo li razvijati politike, političke i nepolitičke prakse koje će samo obogaćivati broj tog razapetog društva, razapetih građana i razapetog naroda ili ćemo naučiti razvijati one politike koje će biti uključive u one prakse koje će dovoditi do ovog, do poželjne i rastuće ljudskosti ili ćemo u potpunosti nestajati kao društvo. Ukoliko se odlučimo za ovaj nestanak kao društvo, onda nam više neće biti obvezujući katalog ljudskih prava niti ono što propisuje kakva ljudskost treba biti i kako se ljudskost zaštićuje, nego ćemo onda drugome prilaziti na način nekakvih prava koje ćemo pronalaziti recimo, u Zakonu o lovstvu jer ćemo druge ljude promatrati kao lovine, a sebe ćemo promatrati kao lovce i neko uskraćeno pravo koje nekome dajemo ćemo svesti na razinu društvene kreposti. Društvena krepost nije kad nekome oduzimate neka prava. Društvena krepost nije kad organizirate ljude da se pobune i da se animiraju, da se mobiliziraju protiv nečijeg prava. To nije društvena krepost, to je odsustvo ljudskosti i to su politike koje diskriminiraju.

Prva je poštovanog zastupnika Glasnovića. Izvolite. Poštovani kolega, u nizozemskom parlamentu ima 5 članova partije za zaštitu životinjskih prava. Jel to diskriminacija protiv Hrvatske ove, Hrvatske najveće. Prvo pitanje. Zašto izbjegavamo tu riječ lustracija? Je li temeljno ljudsko pravo pravo na istinu i zašto se non-stop ovdje bavimo posljedicom, a ne uzrocima? Tu sjedi partija desno koja je počinila, nasljednici te partije, najveće zločine u povijesti jugoistočne Europe, zapadne do Urala. Nitko nije prozvo za to, tu jedan se digo član nedavno ovdje govorio o neobavljenom poslu. Je li to govor mržnje, šta je to?

Diskriminacija je sve ono i svako naše djelovanje u kojem konkretnoj osobi i konkretnoj populaciji pokušavamo uzeti određena prava. Diskriminacija se može vršiti i u području zdravstva, u području politike. Diskriminacija, kad već govorite o području lustracija se može vršiti i na teritoriju istine, ali mi imamo nekoliko vrsta nasilja. Mi imamo nasilje nad istinom, ali imamo i nasilje konstruiranom istinom. Ovaj oblik, kad promatramo i govor o lustraciji, ja ću vam postaviti jedno pitanje. A to je pitanje tko bi i kako i kada trebao provoditi lustraciju? Nad kim bi se ta lustracija trebala provoditi i što bi ta lustracija značila sadašnjem hrvatskom društvu? Bi li se hrvatsko društvo odlučilo za lustraciju da je izabralo primjerice Vladu Gotovca? Jesmo li se odlučili za lustraciju kad smo izabrali Franju zastupnika Culeja. Poštovani potpredsjedniče. Kolega Vučetiću, jedva sam ustao da vam odgovorim. Reko, vaš predivni govor me je duboko dirnuo, posebice kada ste spomenuli zrelost društva o prihvaćanju svih manjina i ugroženosti njihove, pa ja kao pripadnik većinskoga naroda kažem, bolje gay slikovnica nego ustaška šahovnica, neka nestane govnar Culej i cijeli njegov nakot, Tito vrati se, dovrši klanje ustaša i njihove djece da zauvijek ubijemo taj izrod, smrt fašizmu i svima koji ga simpatiziraju. Sve je to ono što svakodnevno se hrvatski čovjek, tema s kojom se suočavamo u ovome našem nazovi tolerantnom, a po izvješću netolerantnom društvu. O čemu mi pričamo u hrvatskoj državi gdje se ubojica 12 redarstvenika u ovoj zemlji nalazi se njegov spomenik kao junaku. O čemu mi imamo više pričati?

Dakle, tolerancija nije ratni poziv protiv nekoga, tolerancija je izgrađivanje društva i toleranciju i poziv na toleranciju pronalazimo u ovom izvješću. Mi nećemo imati tolerantno društvo, dokle god, evo primjerice branitelji ne riješe svoj braniteljski status. U izvješću to stoji, da mnogi branitelji uopće nisu riješili ili većina branitelja da ih nije riješila na adekvatan način. To je društvo koje diskriminira branitelje. Trebate govoriti o diskriminaciji branitelja. Društvo koje diskriminira, ne diskriminira samo jednu populaciju. Društvo koje diskriminira nacionalne manjine, diskriminirati će i branitelje. Društvo koje diskriminira branitelje, diskriminirati će i nacionalne manjine. Mi napokon trebamo shvatiti da imamo ljudsko i protu ljudsko djelovanje. Ljudsko djelovanje je djelovanje suživota, protu ljudsko djelovanje je djelovanje koje diskriminira.

Poštovani kolega Vučetić, dobro ste primijetili dvije stvari ovdje. Kad govorimo o diskriminaciji zastupnika nacionalnih manjina, kroz ovu inicijativu koja se sada provodi, zapravo je riječ o diskriminaciji birača, koje će te zastupnike birati u Hrvatski sabor. Pravobraniteljica je otišla korak dalje, pa je u preporuci br. 40 napisala, na izbornom listiću na kojoj bi bila i opća lista izborne jedinica i manjinska lista, umjesto sužavanja prava, ona ih pojačava. Što se tiče geografskih koordinata diskriminacije na RH, kasnije ste primijetili, u svom govoru ste rekli, da su mnogi napustili ovu zemlju. Svi koji su napustili ovu zemlju su diskriminirani ovdje. Nisu oni otišli iz ove zemlje samo zbog egzistencijalnih razloga, otišli su zato što ne vide više perspektivu u ovom društvu. Vi dobro kažete, veliki broj branitelja u RH, živi danas na granici ili ispod granice siromaštva. Rekao bi da je istina ono početna istina ono što ste izrekli, a to je da građani koji su napustili RH, napustili su je ne zbog toga što su htjeli, nego zbog toga što su morali, što su htjeli živjeti u uređenom društvu, da je to njihovo inicijalno stanje, stanje koje je u svojoj osnovi vođeno diskriminacijom. Ali, ti isti sugrađanki, kada su se pronašli u društvima koje ne diskriminiraju, u društvima u kojem mogu razvijati svoje egzistencijalne potencijale, oni se više ne nalaze u stanju diskriminiranja. Oni imaju povijest diskriminacije. Oni mogu napraviti egzistencijalni odmak i na vlastitu povijest i na društvom u kojem su bili. A mi bi trebali napraviti iskorak i boriti se protiv diskriminacije, da uistinu shvatimo, da diskriminacija je nešto što zahvaća kompletno društvo i sve građane i da se na taj način vraća.

Vi govorite o diskriminaciji kao općoj pojavi, a pučka pravobraniteljica vam je dala izvješće na klupe, svima nama, i piše vam ovdje fino 277 pritužbi na diskriminaciju, od toga 47 na osnovu diskriminacije za rasnu etičku pripadnost ili boju kože, odnosno, nacionalno poprijeko. Dakle, vi govorite o općoj pojavi diskriminacije u hrvatskom društvu, što nije dobro, jer nema diskriminacije, nije opća pojava u hrvatskom društvu. Još nešto, što se tiče nacionalnih manjina, preporučio bi vam da pročitate ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, u kojem stoji da nacionalne manjine imaju pravo na 5-8 zastupnika u Hrvatskom saboru, 5-8 a oni uživaju to pravo svaki put, na svakim izborima 8 zastupničkih mjesta, dakle, nema smanjivanja prava, ovo je zakon primjer, kako se postupa prema naciljanim manjinama u Europi. Zahvaljujem, pročitati ću samo zbog vas, još jedanput Ustav i ustavni zakon, ali mislim da neću spoznajno obogatite ono što već zna. Reći ću vam kada govorim o geografskim koordinatama i o geografiji, rekao sam da diskriminacija, koja se u Hrvatskoj događa, da se događa na specifično hrvatski način. Da to nije samo nikla hrvatska pojava, nego da je mi ne smijmo njegovati niti našim mitovima, a jedan od tih mitova je da time što ćemo umanjiti prava nacionalnim manjinama, da mi time skrbimo o nacionalnim manjinama. To vam je mit, to vam je antinomija, to vam je nedosljednost. Vi ne možete nacionalne manjine držati kategorije matematičnosti, prebrojili smo, oni su tu i zbog toga smo im dali pravo.

Kolega Marko pozorno sam vas slušala i slažem se s mnogo toga što ste rekli, društvo tolerancije nema alternativu, dugoročno, nema alternativu, možda neki misle da će nekakvim pohodima na tolerantno društvo i na određene društvene skupine profitirati, ne. Dugoročno to vodi ka samouništenju. Najveća demokratičnost zapravo društva pokazuje se u odnosu prema slabijima, prema ranjivim skupinama, pa ako hoćete i prema manjinama u društvu. A kada smo u većini, odnosno, kada smo u manjini onda je vrlo često na testu naša hrabrost, ali nemojmo zaboraviti, da kada smo u većini, onda je na testu naša tolerancija.

Tolerantno društvo je društvo koje priznaje prava ranjivim skupinama, a ne koje im propisuje. Kada mi propisujemo prava na nalazimo se nužno na području niti socijalne pravde, niti tolerantnog društva niti poželjnog društva. Dakle naše društvo bi trebalo biti društvo koje priznaje svaka prava i tim pravima prilazi s razine društvene i pravne potpore, a ne koja nekome propisuje što bi on to trebao biti. Neće zaustaviti iz jednostavnog razloga što se tada razvija alternativno društvo. Primjerice za vrijeme komunizma, alternativna država je bila u crkvi, a sada je alternativno društvo u udrugama civilnog života. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane kolege, pravobraniteljice sa suradnicima. Dakle ovdje ima jedna bitna činjenica koju sam ja već istaknuo maloprije kroz replike, a nitko od kolega je nije spomenuo, a to je da je gotovo istovjetno izvješće koje smo dobili i lani preklani bilo odbijeno od ovog Doma. Imamo tri izvješća koja su istovjetna u brojkama u apsolutno svemu, a izvješće je bilo odbijeno. I sada mene zanima što se to promijenilo jel stvarno postoji nešto u tom izvješću što je ključno drugačije ili se možda promijenila politika nekih stranaka i nekih pojedinaca? Bilo je pragmatično prije dvije godine rušiti izvješće, a ne zbog izvješća možda nego zbog onoga što je pravobraniteljica radila, a nije stavila u izvješće, a to je upravo ono o čemu svi ovdje govore o diskriminaciji jel se ona nije ponašala prema svim pojedincima i zajednicama u našoj domovini na identičan način. Pa evo upućujem pitanje upravo mojim kolegama koji su bili u Saboru u to vrijeme, ja nisam bio, koji su rušili izvješće jel se možda dogodila jedna katarza u liku i djelu pravobraniteljice Lore Vidović ili nešto drugo? Ili je možda premijer Plenković ovaj put naložio da je pragmatično zbog kolega iz SDSS-a koji su u koaliciji ili nekih drugih iz HNS-a da se izvješće mora prihvatiti?

Spominjali ste referendume koji nisu tema ove rasprave, ali legitiman način izražavanja volje građana, legitiman, zakonski i narod neće pogriješiti, narod će donijeti pravu odluku.

Ona je tu sumnjala, ne samo da je sumnjala da je brak zajednice žene i muškarca, po njoj možda nije to, možda još nešto drugo ima nego sumnjala u volju građana, iskazanu kroz skupljanje 750 tisuća potpisa i iskazanu kroz 64% ljudi koji su na tom referendumu rekli da su za to da brak bude zajednica žene i muškarca. Nadalje, jučer smo u Saboru mogli slušati našu pravobraniteljicu kako se osvrnula opet na sporan pozdrav „Za dom spremni“, uvijek ga mora spomenuti, to nju jako smeta. Međutim tek je na moje pitanje rekla i osudila govor mržnje kolege Stazića koji je saborski zastupnik, koji je iznimno bitna osoba u političkom životu RH, a koji je na jedan gnjusan način, odvratan način pozvao i žalio zašto nije likvidirano puno više ljudi na Blajburškom polju na Križnom putu '45. godine. I pitat ću sve ovdje, vas prvenstveno pučka pravobraniteljice što bi vi napravili da je netko od kolega mojih ovdje npr. što bi bilo nedopustivo, neshvatljivo i bolesno, rekao isto npr. isto za Jasenovac ili neko drugo stratište gdje su stradavali protivnici. Ja sam siguran da bi vi s pravom onda skočili i rekli da to nije dopustivo. Također niste i zanima me hoćete li, a vjerojatno nećete jer ne morate sa ovakvom vlasti sa HDZ-om koji je promijenio svoju politiku ne morate i nemojte, kao što HNS može svaku svoju odluku provesti tako i vi zapravo rugajte se svemu ovome, pa nemojte reagirati na to da su forum mladih SDP-a izašao sa transparentom gdje se naš hrvatski grb naziva ustaškom šahovnicom. Pa vi kada budete izašli na Trg sv. Marka ovdje pogledajte na krov Crkve sv. Marka gdje već stoljećima stoji grb koji ima prvo bijelo polje, kome pravo kome krivo i to je povijesni hrvatski grb, nije simbol nikakvog nacizma i fašizma. Kolega Culej je lijepo rekao i naveo još primjera na koje vi niste reagirali, ali siguran sam da ćemo i u sljedećem izvješću slušati o spornom pozdravu „Za dom spremni“, a o mržnji sa ove druge strane nećemo. I zbog toga vam je bilo rušeno izvješće jer ste iznimno, iznimno nepristrani, pardon pristrani, iznimno pristrani, iznimno pristrani. A gospođo Vidović, evo smijete se malo, lapsusu jednome, ja sam napravio lapsus a vi svjesno radite diskriminaciju, svjesno i to jako veliki problem. Niste ni pogriješili kada ste sve hrvatske branitelje koji su ustali protiv ćirilice u Vukovaru jer ih je to boljelo, ne zbog toga što su oni protiv Srba nego zbog toga što ih smeta jer je to mjesto posebnog pijeteta i vi tu niste stali na njihovu stranu. A ovdje govorimo o referendumu kojim će se smanjiti pravo nacionalnih manjina. Pa ljudi moji nemojte biti demagozi. Pa u SDP-u u vašoj stranci kada ste vi bili na vlasti bilo je pola ministara Srba. Pa svaki Srbin, Mađar, Rumunj ima pravo u bilo kojoj stranci biti izabran i nitko to nikome ne brani. Radi se o posebnim pravima, radi se da netko a u ovom slučaju su nacionalne manjine ima veća prava od većinskog naroda. Pa vi sami znate da je u vašoj stranci, Bogu hvala ja ću reći ima i danas puno ljudi koji se ne deklariraju kao Hrvati nego se deklariraju još uvijek kao Jugoslaveni što je njihovo pravo i to nije sporno. Ali je sporno ako netko po posebnom zakonu dođe u Sabor ne pod istim uvjetima kao što smo došli svi, većina ostalih i onda da to svoje posebno pravo koristi na način kako ga koristi. Koristi ga trgovački, koristi ga kroz sinekure ali na koncu eto upravo manjine koje su naša dragocjenost ja ću reći i u društvu, znači uvijek su ta vaga između vlasti i opozicije. Ovdje se moram osvrnuti i na izlaganja svojih prethodnika na njihove replike pa je kolegica Glasovac je spomenula, ona je dala jednu činjenicu koja nije činjenica za začeće, začećem ne počinje život nego rođenjem. Ali ovdje ću još jedno pitanje postaviti poštovanoj pravobraniteljici a radi se o nekoliko hrvatskih građana, naših sugrađana koji već mjesec dana čame u zatvoru u Klagenfurtu. Neki samo radi majice, neki zato što su pjevali neke pjesme, mjesec dana. Prijeti im do 10 godina zatvora, sudi im se za terorizam. Pa ni vi koji branite puk jer ste pučka pravobraniteljica, niti Ministarstvo vanjskih poslova, niti itko u ovom Domu ne govori o političkom suđenju, o političkom suđenju, o ljudima. Ima radi se o jednom čovjeku koji ima 80 godina, 80 godina. I šutite. Pa evo kada budete imali završnu riječ imati ćete priliku reći nešto o tome. Što ste napravili? Ja znam odgovor, ništa. Što ćete napraviti? Ništa jer vas nije briga. A nije briga ni ostale kolege. Da ako se ne varam 6.-ero naših sugrađana već mjesec dana čeka suđenje, čekati će još sigurno mjesec dana a prijeti im 10 godina zatvora. 10 godina zatvora zbog pjesme, zbog pjesama koje se pjevaju u konačnici i na hrvatskim ulicama. Ovaj jedan je priveden jer je imao majicu koja je bila crna i pjevao je u boj u boj. Pjevao je u boj, u boj. I to vodi, znate čemu to vodi? To vodi onome što će kolega Stazić itekako radosno dočekati, zabrani komemoracije na Blajburškom polju. I to će se desiti, vama će biti drago. Vas je upravo Milanović stavio na ovo mjesto. I naravno da su vam aplaudirali kolegica Pusić i Glasovac kada ste imali izvješće. I naravno da HDZ-ovaca nema u sabornici jer je sada premijer Plenković naložio da moraju glasati za vaše izvješće koje je jednako loše kao što je bilo prije 2 godine.

Kolega Zekanoviću dobro ste utvrdili činjenično stanje. Jedan premijer je davno, ne tako davno mogu reći rekao mi ili oni i oni jako dobro provode ono što su naumili sa istim onim kadrom koji su sami uspostavili a mi ih nismo uklonili kao što su oni uklonili sve ono što je njima smetalo. A ja ću reći ovako, Stazić je više minoran, on nije ni potreban za spominjanje. Kolega Pupovac, zastupnik nacionalne srpske manjine za kojega mnogi Srbi nisu glasali a moguće su i za mene glasali jer sam i njihove glasove dobio meni je rekao da ja razmišljam i govorim kao onaj koji je ubijen na Bučju kod Pakraca dr. Šreter. Zar samo još fali da mene ukloni pa da budem kompletno sličan dr. Šreteru? Zar je on taj koji je ugrožen u ovoj Domovini ili smo mi pripadnici većinskog naroda od takvih manjinaca ugroženi? Dragi kolega Culej, ja znam da ćete vi ovdje biti vjerodostojni kod ovog zakona i da ćete glasovati onako kako treba glasovati, pardon kod izvješća, siguran sam, jer se nije ništa promijenilo, apsolutno se ništa nije promijenilo. I to što govorite, dobro govorite, slažem se u potpunost i s vama, znači imamo danas kolegu Pupovca koji itekako koristi tu mogućnost, znači bez obzira na svoju popularnost i bez obzira na sve uvijek će sjediti u Saboru jer mu je to Izborni zakon omogućio. Znači njemu je Izborni zakon omogućio da on dok je živ sjediti će u Saboru. Ne zbog njegove popularnosti, ne zbog, unutar srpskog naroda nego zbog drugih stvari, zbog Izbornog zakona. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Zekanović, ja sam se isto začudio i postavljam pitanje kada ste rekli da je ovo isto ili slično izvješće prije 2 godine, pa jednom se prihvaća, jednom ne, podsjetiti ću vas da smo u ovom Saboru raspravljali o izvješću o pravima hrvatskih branitelja iz 2015. koje je greškom dva puta razmatrao isti Odbor za ratne veterane a onda ona tzv. Karamarkova Vlada, to isto izvješće nije prihvatila a onda za ista ekipa u Plenkovićevoj Vladi je to isto prihvatila. Možda tu leži odgovor na vaše pitanje kako je to moguće a inače htio bih vam odgovoriti i na ovo vaše pitanje koje pokazuje u čemu je vaš problem. Dakle, vi ističete neistinito da je u prošloj Vladi bilo pola ministara Srba što nije istina ali niste iskoristili priliku da kažete da je u prošloj Vladi sjedilo pola hrvatskih branitelja, što je istina. Čak sam se htio s vama u ovom prvom djelu i složiti jer ste dobro rekli, to je nelogičnost, kolega. Ja nisam ulazio u domovnicu, rodovnicu, rodni list pojedinih ljudi niti ću ulaziti. Ali vi najbolje znate koje su nacionalnosti bili ti isti i nije to ni sporno, to je legitimno, to je legitimno da sutra u SDP-u bude 80% članova Mađara, Srba, 90%, to je vaše pravo, kao i u bilokojoj drugoj stranci ali ja sam htio s tim ukazati na jednu drugu stvar, da svaki pripadnik bilokojeg naroda koji živi u RH, ima mogućnost biti izabran u Hrvatski sabor na listi bilokoje stranke. I to nije sporno. I upravo zbog toga ovaj zakon koji se tiče ovaj dio, posebni dio manjina, nije ni potreban jer svatko ima mogućnost doći na listu bilokoje stranke, jednaku kao i pripadnik većinskog naroda i biti izabran i to nije

Opet imamo onaj scenario do 90-te godine, tu sjede neke prikriveni Jugoslaveni, mentalni Jugoslaveni, sakrivaju se dobro, neki se barem formalni odrekli tog nasljeđa, vi niste i nama opet govorite, opet izgleda da teror manjina vodi nad većinom ti mentalni Jugoslaveni. Drugo pitanje je ovo, je li moguće kad govorimo o lustraciji, ako je netko u javnoj dužnosti, o politici, u školstvu itd., u nevladinim udrugama, ako mu je dosjei u SUP-u u Beogradu gdje je cinkario druge ljude, jel' je moralno pravo da on bude u javnom životu?

Kolega Glasnović, lijepo ste ukazali na jedan problem. Činjenica da je Njemačka nakon što je primila nekoliko milijuna migranata koji mahom nisu kršćani kao radnu snagu, uvidjela je da se kulturološki mijenja. Prvo je vidjela da ta radna snaga zapravo ne pomaže njoj, odnosno nije moguće je upotrijebiti tamo gdje su oni mislili, pa onda sada isisavaju radnu snagu iz istočne Europe, od Ukrajine do Hrvatske, ja ću reći. A onda su se pokušali onako i vrijednosno malo vratiti onim svojim korijenima pa su što ste vi rekli, stvarno evo ga, i kroz zakone i zakonske odredbe se vraćati onome što su bili nekoć. To je jedan lijepi primjer po meni gdje su oni uvidjeli grešku, nadam se da će tako i nastaviti u tom smjeru. Nažalost imamo i primjere drugih, imamo u Španjolskoj situaciju gdje je došao jedan ljevičarski, liberalni premijer i koji se nije, što je običaj u Španjolskoj stoljećima, nije htio prisegnuti na Bibliji, tako da imamo raznih primjera, nažalost ja ću reći. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, kolegica Sabina Glasovac, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice sa suradnicima, poštovani predstavnici ministarstava, poštovane kolegice i kolege. Ponovno danas kao i svake godine u posljednje 2 g., možemo čuti u nekim raspravama da neki zastupnici koji su do jučer bili članovi vladajuće većine, ne mogu prežaliti činjenicu da nisu uspjeli smijeniti pučku pravobraniteljicu. A nisu je uspjeli smijeniti zato jer ju štiti zakon. Zakon koji za razliku od ostalih pravobraniteljica, jamči neovisnost institucije u smislu da Hrvatski sabor neizglasavanjem izvješća odnosno davanjem negativnog mišljenja na izvješće pravobraniteljice, ne može istu smijeniti. Pa sada nekih iz rasprave u raspravu o bilokom izvješću bilokoje pravobraniteljice, zazivaju ponovno da zašto, kako, jučer je bilo kolega Zekanović je postavio pitanje da što uopće pravobraniteljica ovdje radi jer njeno izvješće 2015. g. je ovdje odbijeno i zašto ona nakon toga zapravo nije podnijela ostavku, kad ju nisu uspjeli smijeniti, zašto nije podnijela ostavku. I to se naizgled može činiti kao jedna bezazlena saborska igra unutar dozvoljenih poslovničkih mehanizama, vrlo često se u Hrvatskom saboru raspravlja o izglasavanju povjerenja odnosno nepovjerenja pojedinim ministrima, raspravlja se isto tako i o drugim čelnicima nekih državnih institucija međutim pravobranitelji zapravo su posebna kategorija. Međutim vidimo da u posljednje 2 g. neovisne institucije pravobranitelja u RH nisu lišene ataka na istu tu neovisnost. I to je nešto nad čime se trebamo zabrinuti ali to je nešto što na s ne treba iznenaditi jer tamo negdje na ulici, vani, čak i ispred Hrvatskog sabora jučer, vidimo da nisu institucije pravobranitelja jedine koje su na udaru. Na udaru su i neke puno ranjivije društvene skupine koje ne štiti Ustav, koji ne štiti zakon, ali na udaru su vrlo agresivno. A zašto nekima smeta neću reći izvješće, ali u biti da, i izvješće pučke pravobraniteljice, a onda samim time i pučka pravobraniteljica? Jer govori istinu, jer piše istinu, jer radi svoj posao, a pri tom ti neki koji joj spočitavaju što radi svoj posao zaboravljaju da je ona opunomoćenica Hrvatskog sabora, legitimno birana i legitimna glasnogovornica Sabora o ustavom zajamčenim pravima i slobodi građana, ali problem je u tome što ona ne samo da je glasnogovornica, ona je i moguća pokretačica promjena. Ne gospođa Lora Vidović, nego institucija pravobranitelja i pravobraniteljica. Jer ako problem želimo riješiti, moramo se prvo s njim suočiti i moramo istini pogledati u oči. A da bismo to bili u stanju, moramo objektivno sagledati stvari u našoj lijepoj zemlji. I to što ćemo vidjeti negativne strane našeg društva i to što ćemo vidjeti devijacije u našem društvu, i to što ćemo čitati o tome kako se događa nešto što nam nije na hvalu nego na sramotu, ne znači da manje volimo svoju zemlju, da joj želimo zlo. Upravo suprotno, to znači da svojoj zemlji želimo bolje. Da generacijama koje dolaze želimo ostaviti bolju zemlju. Iz godine u godinu tako slika Hrvatske se u nekim dijelovima ne mijenja. OK. U ovom Izvješću imamo prilike vidjeti da se pojavljuju neki novi momenti kao npr. da je posebno visok broj zaprimljenih primjedbi u narušavanju radničkih prava u službeničkim odnosima. Ja bih voljela čuti, isto tako, možda u završnoj riječi same pravobraniteljice ili u njenom obraćanju tijekom ove rasprave prije završne riječi što je zapravo dovelo do toga postoji li neko objektivno objašnjenje. Činjenica jest da se to po prvi nakon ne znam koliko godina ili uopće pojavljuje kao novi moment u ovom izvješću. Jednako tako ono što zabrinjava je i činjenica da je broj pristiglih prijava 78% veći nego 2012. godine. E sad, to možemo razmatrati dvojako. Ili se razina zaštite ljudskih prava odnosno ugrožavanja istih snizila ili su građani više ohrabreni pa isto prijavljuju. Međutim, mislim da nije da se ne radi o ovom drugome jer vidimo da zapravo u 65% slučajeva građani ne prijavljuju diskriminaciju, što iz neznanja, a što iz zapravo nepovjerenja u institucije države. Tu bih isto voljela čuti možda od pravobraniteljice ovaj izniman skok u broju prijava 78% u odnosu na 2012. godinu. Manje-više, ako izuzmemo ova dva nova momenta, možda sam neki i propustila, slika Hrvatske izgleda ovako. 1/5 građana živi u riziku od siromaštva, građani nemaju povjerenje u institucije, 85% hrvatskih građana smatra da pravosuđe nije neovisno, građani najviše osjećaju nepravdu na svojim radnim mjestima i osjećaju se diskriminirano ponajviše zbog dobi ili se osjećaju da su diskriminirani zbog toga što su premladi s jedne strane ili s druge strane, zbog toga što su prestari. U 126 sela i zaseoka nema struje. U 2018 godini u Hrvatskoj naši sugrađani u 128 sela nemaju struju. Pale svijeće, imaju akumulatore. O čemu mi ovdje danas govorimo? Kada je i ovo naša slika Hrvatske. 40% Roma pripadnika nacionalne manjine nema za najoosnovnije potrebe, nema za režije, ali nema ni za hranu. Al velik je udio i hrvatskih građana koji nisu Romi, ali isto se suočavaju s ovim problemom. Jedinice lokalne samouprave naprosto nemaju financijske kapacitete o tome da financiraju dostatno i zadovolje potrebe građana za pučkim kuhinjama i za skloništima i tu treba ozbiljno razmisliti o tome da država pokrene nešto, da pomogne ovome. Mislim da u EU fondovima isto tako postoji prostor za ovo jer nemojmo zaboraviti da EU vrlo brine o tome da se sredstva ulože na izjednačavanje odnosno ispravljanje odnosno umanjivanje razlika u društvu, a posebno sprečavanje rizika od siromaštva itd., itd. Ono što možemo iz ovog Hrvatskog sabora napraviti, mi možemo danas raspravljati i raspravljati će se ovdje i o referendumu koji zaista jest opasan za hrvatsko društvo i o novoj zakonskoj odredbi u novom izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju koji ne samo da neće, ne predviđa uvođenje građanskog odgoja kao zasebnog predmeta, što je na neki način jedna od primjedbi odnosno preporuka ministrici, nego otvara jedan, pardon pravobraniteljice, nego otvara jedan dodatni prostor za daljnju podjelu segregacije učenika na one koji slušaju vjeronauk, ne slušaju vjeronauk, znači ove hodničare, učioničare da se tako izrazim plastično, pa sutra možda na djecu čiji roditelji, ponovit ću, smatraju da život počinje začećem, a ne rođenjem, pa njihovi roditelji neće htjeti da njihova djeca slušaju te sadržaje, pa će opet završiti možda na hodnicima. Pa djecu čija djeca su protiv, djecu čiji roditelji su protiv cijepljenja itd., čija djeca roditelji čiji roditelji ne prihvaćaju, ne priznaju da u društvu postoje drugi, drugačiji, da postoje homoseksualne osobe, transrodne osobe, pa gdje to vodi? Zar ćemo mi kao država, naše ministarstvo umjesto da ublažava razlike u obrazovnom sustavu, umjesto da uči toleranciji, prihvaćanju, uvažavanju, da od tih mladih, mlade danas djece, sutra odgovornih građana gradi ljude, prije svega ljude, biti čovjek. Ne zanima me što nosiš, čime se ponosiš, kakav ti je status materijalni, odakle potječeš, nego da u tebi gledam ljudsko biće, umjesto da to radimo, mi ćemo raditi na dodatnim podjelama. Već sutra možemo provesti bolju kampanju o besplatnoj pravnoj pomoći našim sugrađanima, raspisati pod hitno natječaj za pružatelja usluga besplatne pravne pomoći, da ne kasni kao i prošle godine [[Upadica: Hvala, kolegice hvala.]] Završavam i od ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, tražiti da rade svoj posao, odnosno, da radi izvješća o provedbi mjera, odnosno, Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, uvažena gospođo pučka pravobraniteljice. U svojoj ću raspravi govoriti o nečemu što možda nije direktno vezano uz sam tekst izvješća o radu pučke pravobraniteljice. Ali, je zato, izravno vezano uz njen rad i smatram potrebnim o tome progovoriti. Kao što znate, pučka pravobraniteljica je uložila znatno vrijeme i trud u utvrđivanje okolnosti, pogibije, afganistanske djevojčice Madine. To je bio jedan slučaj koji je potresao Hrvatsku, jer vjerujem da nitko tko je normalan, nitko tko je dobronamjeran, ne želi i nije mu drago slušati kada dijete pogine na pruzi. Pučka pravobraniteljica je kroz svoj rad i djelovanje pomogla da se rasvijetli barem dio ako ne već i sve okolnosti oko ovog tragičnog događaja. Ali, ne samo to, zbog djelovanja pučke pravobraniteljice, imali smo prilike saznati da postoje ozbiljni problemi s nadzorom državne granice. Pučka pravobraniteljica je tražila određena izvješća od državnih tijela, nakon toga, smo u odgovoru državnih tijela saznali, da primjerice baš u to vrijeme, kad su se tražili podaci, nisu radile nadzorne kamere, a nakon toga smo, saborski zastupnici i ja osobno postavljali niz pitanja vladi oko nadzora državne granice, pa smo imali saznati primjerice, da sustav koji je instaliran čitavo vrijeme ima ozbiljne probleme s radom, da u prisutni kvarovi, da nema nadzora nad određenim područjima granice i u osnovni da nešto što smo skupo platiti ne radi. Naravno, zanimljivo je bilo, da to što smo skupo platili, često nije radilo, baš u onim trenucima, kada bi se na tim snimkama, mogle vidjeti nekakve situacije koje bi bile u najblažem slučaju dvojbene. Međutim, sve to nije sporno, jer je pučka pravobraniteljica radila svoj posao, mi kao saborski zastupnici radili smo svoj posao, ali gdje nastaje problem? Problem nastaje, kada pučka pravobraniteljica, u skladu s Ustavom RH, u skladu s Zakonom o pučkom pravobranitelju počinje raditi svoj posao, upozoravati na to nadležna tijela, ali isto tako i upozoravati na to javnost. Upozoravati na to građanke i građane RH, u krajnjoj liniji kroz ovo izvješće koje je pred nama, upozoriti i nas saborske zastupnike i zastupnice. Dakle, iako je zadaća pučke pravobraniteljice upozoravati javnost i govoriti o problemima na koje je naišla u svome radu jer zato Ombucmana i imamo, iz državnih tijela došli su pritisci da to ne čini. Došli su pritisci, jer da bi govor o problemima pučka pravobraniteljica, mogla ugroziti strateške interese RH. Pazite, ako upozorite na probleme, mi ugrožavamo interese ove države. Sramota i to nečuvena sramota, jer izgleda da za neke u ovoj državi, ne ugrožavaju strateške interese sami problemi i njihovo postojanje, već strateške interese ugrožava kada mi na probleme ukazujemo. Umjesto da probleme otklonimo, umjesto da greške, primjerice ove o kojima sam govorio o termo vizijskim kamerama otklonimo, umjesto da popravimo kvalitetu nadzora državne granice, umjesto da popravimo postupanje prema imigrantima, umjesto da definiramo protokole i sprječavamo da se događaju nesretni slučajevi kao što je bio onaj od prije nekoliko dana, gdje se na vozilo pucalo, pa kada se svejedno nije uspjelo zaustaviti, a dva djeteta su zadobile teške tjelesne ozlijede, mi probleme hoćemo pomesti pod tepih, a one koji o problemima progovaraju, optužiti za ugrožavanje strateških interesa RH. Ponoviti ću još jednom, interese RH, ugrožavaju oni koji probleme ne rješavaju, ugrožavaju ih oni koji ne provode reforme, ugrožavaju ih oni koji ne rade svoj posao i time održavaju status quo a ne oni koji u skladu sa svojom ustavnom i zakonskom obvezom na te probleme upozoravaju i to je sukus svega. Mi nemamo pučkog pravobranitelja, mi nemao institut pučkog pravobranitelja, kao niti ostalih pravobranitelja, osnovan zato da govori kako je u državi sve u redu, već je pučki pravobranitelj prvenstveno, a nakon toga i institut pravobranitelja za djecu, pravobranitelja za osobe s invaliditetom, pravobranitelja za ravnopravnost spolova, ustrojen upravo zato da bi se ukazalo na ono što u RH ne funkcionira i da bi se dali prijedlozi i preporuke kako to popraviti. Kolegice i kolege, oni koji upozoravaju na probleme nisu negativci, negativci su oni koji te probleme mogu ali ne žele riješiti i zbog toga pozivam sve nas, sve koji ovdje sjedimo i koji ćemo danas odlučivati o ovom izvješću, da glasovanjem za ovaj izvještaj uputimo snažnu poruku svim institucijama, a prvenstveno institucijama pravobranitelja da nastave raditi svoj posao, da nastave upozoravati na probleme i da pomognu da Hrvatsku pretvore u uređenu državu, jer to je njihov posao i oni taj posao moraju raditi a ne da ih kastriramo i da im onemogućavamo da djeluju kao što smo prije nekoliko godina odnosno prije nekoliko mjeseci učinili s pravobraniteljicom za djecu, prvo neprihvaćanje njenog izvješća jer nismo bili zadovoljni njegovim sadržajem, a nakon toga i smjene. Slično smo napravili i sa Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa jer očito u ovoj zemlji postoji još uvijek izuzetno veliki otpor prema neovisnim institucijama koje neovisno bez pritisaka i što je još važnije, unatoč pritiscima odgovorno rade svoj posao. Poštovane kolegice i kolege, u Hrvatskoj se o problemima mora govoriti, to je osnovna odlika demokracije. Demokracija mora biti u stanju otrpiti kritiku, demokracija mora biti u stanju čuti što u njoj ne valja i onda to popraviti. Demokracija ne zabija glavu u pijesak, demokracija ne šuti i demokracija se, a to je posebno važno, ne pravi da se oko nje ništa ne događa pa bilo to što se događa smrt djevojčice, bilo to što se događa zlostavljanje azilanata, bio to nerad državne administracije.

Izvolite. Gospodine Grbin, puna usta demokracije itd. neka kratka pitanja. nedavno je vaš vođa gore govorio, progovorio da treba vratiti natrag duh kolektivizacije iz '45., to je počelo uništavanje hrvatskog sela, znamo šta je bilo. To je jedina zemlja koja je imala seoske bune komunistička zemlja nakon '45. gdje su ljudi ubijani i vješani. Šta mislite o tome? Šta misli gospodin Obersnelu koji se javlja sa krstarice Aurora i Lenjingrada jel to isti vaš svjetonazor ta boljševička revolucija koja je pobila desetke milijuna kršćana jel to vaš svjetonazor kao gospodina Obersnela?

To je treće pitanje.

Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Uz svo dužno poštovanje prema svim nazočnim u sabornici ja jedno 90% izlaganja kolege Glasnovića nisam uspio razumjeti pa ću se koncentrirati na ono što jesam uz naravno ogradu da sam možda krivo shvatio. Kolega Obersnel je gradonačelnik grada Rijeke dugi niz godina. Građanke i građani Rijeke ga kontinuirano biraju jer su zadovoljni njegovim radom. Vrijeđajući na ovaj način gospodina Obersnela vi vrijeđate i veliku većinu Rijeke, onu većinu Rijeke koju su tolerancija, demokracija, ljudska prava, prava nacionalnih manjina na prvom mjestu. Vi ste kolega Glasnović svojim govorima u Hrvatskom saboru pokazali ne samo da vam nije stalo do vrijednosti ove zemlje, ne samo da vam nije stalo do građana već da vam nije stalo do Hrvatske i zato se sramite.

Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena pravobraniteljice sa suradnicima, državni tajnici, kolegice i kolege. Pred nama je izvješće iako neki kažu da je još jedno u nizu koje je slično, ali ne može biti različito kada se stvari bitno ne mijenjaju unatoč preporukama koje je pravobraniteljica iz godine u godinu daje. Nešto ću o tim preporukama reći kasnije, ali sada damo za uvod da kažem ono što se čini bitno za naglasiti. Svako u RH svaki građanin RH može biti ako ne danas, ako nije bio jučer onda može biti sutra žrtva diskriminacije.

Isto tako mi u tehnici volimo reci da je svaki sustav onoliko dobar i izdržljiv koliko je izdržljiv i dobar njegov najslabiji dio. Upravo je to smisao zaštite i manjinskih prava svih manjina, kako šta reče da parafraziram jednoga specifičnog pripadnika manjine kada reče, e da je nas kao vas, a vas kao nas onda bi mi bili većina, a vi manjina. Dakle štititi prava manjina je odlika naprednog i razvijenog društva i mi tome težimo i upravo ovo izvješće nam govori kako da do toga cilja možemo i doći. Ja ću izdvojiti samo dvije bitne stvari iz ovog izvješća koje govore o tome što može prouzročiti stanje u kojem se ne poštuju ljudska prava i kojem onda to nepoštivanje ljudskih prava uzrokuje puno dublje posljedice. Naime, postoji jedan serijal koji se zove „Sekunde do katastrofe“, taj serijal je dobar stoga što pokazuje da su sve velike nesreće nastanu tako da se poklopi niz nepovoljnih okolnosti, dakle nije dovoljna samo jedna nepovoljna okolnost nego niz nepovoljnih okolnosti. A ispravljanje primjedbe koje ovakvo izvješće donosi zapravo vodi tome da stvaramo što povoljnije okolnosti kako ne bi došlo do mogućnosti za pojavu diskriminacije. Pročitat ću jedan dio izvješća iz njegovog sažetka. Kroz poreznu politiku država izravno pokazuje stav prema ljudskim pravima. Osiguranjem dovoljnih sredstava za njihovo ostvarenje i osmišljavanjem poreza koji će osigurati da osobe ispod ili blizu granice siromaštva ne budu gurnute još dublje u njega. Ovakvu formulaciju bih volio čuti od ministra financija. Ovo je jako dobro, svaka pohvala. Još jedanput ću pročitati prvu rečenicu, kroz poreznu politiku država izravno pokazuje stav prema ljudskim pravima. To je ono što trebamo biti svjesni mi koji smo u politici, treba biti svjesna Vlada RH da je tu ključ. Možemo mi, netko je ovdje rekao i mom kolegi Vučetiću da on filozofira ali ako država se prema svojim građanima odnosi tako da ih stavlja u ruke pa i ovršne mafije, pazite ovdje se govori o ovršnoj mafiji, ako FINA, naša financijska agencija stoji u lancu ovršne mafije, pa kakvo smo mi onda društvo i kako možemo očekivati puno veći napredak? I druga stvar, piše, za probleme vezano uz radne i službeničke odnose. Problemi u ovom području mogu se povezati sa sve većim odlaskom građana iz RH neovisno jesu li ili nisu zaposleni, kolika im je plaća, primaju li ju uopće, jesu li im blokirani računi te bez obzira na njihov obiteljski status ili razvijenog dijela zemlje iz kojega odlaze. Isto dobra stvar. Vlada RH u ovom trenutku se suočava sa tim problemom, čitavo društvo se suočava s problemom odlaska ljudi, depopulacije, vrlo loše demografske situacije a ovdje je u izvješću jasno naznačeno što su glavni problemi vezano za odlazak ljudi iz ove zemlje jer neki rade a ne dobivaju plaću. Jedan od velikih problema je to da kod nas se može dogoditi da čovjek koji radi dobiva manje od onoga koji ne radi. To je nedopustivo da čovjek koji je 40 godina radio ode u mirovinu koja je manja od čovjeka koji nikad nije u životu radio. To su stvari koji duboko vrijeđaju ljudska prava i ljudsko dostojanstvo. Vi ste u ovom izvješću pravobraniteljice naveli niz problema. Mi smo imali prije par dana i ovdje Zakon o poticajnoj stanogradnji i nekako se čini da mi sve što u društvu idemo, ako želimo nešto uništiti samo to trebamo poticati. I onda kada mi nešto potičemo onda se to na kraju sve upropasti. Dakle, natječaji koji su netransparentni, natječaji koji su namještani, namještani za koje se unaprijed zna tko će biti primljen i s tim povezano teški dolazak do posla, neadekvatne plaće. Pa tako neki radnici dobivaju, kao što ste naveli minimalnu plaću a ostatak dobivaju na ruke. A ima i vjerujte mi, ima i radnika koji dobivaju minimalnu plaću a onda dio od te plaće moraju vratiti poslodavcu, vjerujte da to postoji u RH. Kada to sve zbrojimo onda dolazimo do zaključka zašto ljudi napuštaju ovu zemlju. Ono što mi je isto tako interesantno u izvješću trećina stanovništva ne raspolaže digitalnim vještinama. Mi smo ovdje, ministrica obrazovanja je najavila mjeru uvođenja informatike kao obveznog predmeta. Neki se tome već suprotstavljaju. A onda imamo trećinu osoba koji nemaju te vještine i znate šta se sada događa? Sada jedna obrnuta logika i to ste dobro vi naveli u svom izvješću da su ti ljudi postali sada diskriminirani jer oni nemaju digitalne vještine da bi koristili one servise koje te vještine zahtijevaju. I onda što se tiče obrazovanja u, mislim da u točki 10 preporuka ste naveli uvođenje građanskog odgoja jer mi imamo situaciju da je sve 3% stanovništva sudjeluje u cjeloživotnom obrazovanju a građansko obrazovanje ima, zapravo postoji visoki stupanj korelacije između te dvije vrste obrazovanja jer i kroz građansko obrazovanje građani shvaćaju jer uviđaju mehanizme kojima mogu se u budućem životu koristiti da bi lakše i sudjelovali u životu a da bi kasnije se i prekvalifikacijom i svim mogućnostima koje im sustav pruža ostvarili što bolji položaj u društvu. Preporuke su jako dobre, one mogu promijeniti sliku Hrvatske i neka ih uzme Vlada RH, neka ih uzme politička opcija bilo koja. Ako bi ispunio ove preporuke koje ste vi ovdje naveli sigurno bi to bilo na korist građanima RH ne samo u području zaštite ljudskih prava nego uopće u podizanju razine kvalitete života stanovništva RH. Poštovani kolega Žagar, da dobro je kritički se osvrtati na sve oko sebe i dobro je uvijek čuti drugu stranu međutim ovdje ste spomenuli mišljenje oko porezne politike i ono što bi trebao ministar čuti, odnosno svi mi ovdje jer smo odgovorni isto tako za funkcioniranje društva. A onda bi trebali biti isto tako i objektivni kada govorimo o poreznom sustavu i onome što se do sada i u ovome mandatu napravilo a to je i povećanje neoporezivog dijela i omogućavanje da jedinice lokalne samouprave imaju što veće udjele u tom istom porezu na dohodak a u isto vrijeme sagledati objektivno cijelu situaciju da upravo iz tih i nekih drugih sredstava se moraju servisirati itekako puno zahtjeva bilo zdravstva, bilo socijale, bilo naknada razno raznih. Uvažena kolegice Perić, dakako da se s vama slažem i kada smo raspravljali o reformi, mini poreznoj reformi uvidjelo se zapravo da se smanjenjem poreznog opterećenja povećavaju porezni prihodi. Ono što je, veliki je problem i tu se slažemo, dakle postoji puna potreba ako uzmemo zdravstvo, ako uzmemo mirovinski sustav, to su po 30 milijardi, mi ih teško možemo ostvariti. Međutim, ako mi društvo oslobodimo, relaksiramo kako bi to netko od političara rekao sigurno će se onda sami uvjeti promijeniti, ljudi neće odlaziti iz ove zemlje i imat ćemo veće prihode nego što ih dobivamo ako imamo poreznom presijom samo misleći kako ćemo nadomjestiti sve rupe koje postoje danas u proračunu. Kolega Žagar, vi ste dosta tu pričali malo prije o plaćama neradnicima, radnicima, poduzetnicima koji ne isplaćuju plaće nažalost i takvih ima, ali bih ja rekao, mi smo iz onog sustava komunističkog izašli gdje upravo nerad nagrađujemo, a rad podcjenjujemo. Pa vas pitam, koliko prima iz proračuna plaće a ne rade? To bi volio postaviti pitanje. Naravno da ti ljudi koji rade, a ne dobiju plaće, govorim o radnicima i o poduzetnicima koji ne isplaćuju. Kako mi možemo nahraniti nerad u ovoj državi nitko ne priča, a znamo koliku administraciju imamo, a koliko imamo rada. Koliko imamo umirovljenika, na koji način najlakše je sada kritizirati, mi smo izašli iz sustava komunističke partije, još uvijek na taj način djelujemo u našem sustavu. Uvaženi kolega Mišić, evo ovako. Pokušat ću to s obzirom da je vrijeme kratko. Naš je zakon zakonski okviri, područje zakonodavstva, bilo u području ljudskih prava, bilo u području radnog zakonodavstva onih zakona koji se tiču razvoja poduzetništva. Kad gledamo te zakonske okvire, onda zapravo imamo jednu jasnu sliku nestvarnog svije. TO je naš problem. Mi imamo evo, i u području ljudskih prava, zaštite manjina imamo izvrsne zakone. Međutim, sve negdje zapinje u provedbi. Ja se s vama slažem kad govorimo o poduzetnicima, postoji niz mjera koje poduzetnici mogu koristiti, njima se to daje, a kad ih stvarno trebaju koristiti onda je tu zapravo niz papira koje ne mogu jednostavno prikupiti. Isto je sa onima koji se žele zaposliti.

Uvažene kolegice i kolege, pučka pravobraniteljice sa suradnicima. Ono je vrlo iscrpno, vrlo kvalitetno, napisano detaljno, informativno, doista se isplati čitati jer možemo svi ponešto iz toga Izvješća naučiti. Ono što bih možda rekao za sam kraj, a što se ne nalazi u samom izvješću, a možda bi se moglo nalaziti u nekome od slijedećih izvješća je utjecaj tzv. euro-atlantskih integracija na život građana, na život svakoga od nas, a on je nažalost uglavnom negativan i to bi također trebalo istaknuti. Znači, recimo ako analiziramo stanje u odnosu na 2013. i 2018., ako koristimo službene statistike vidimo da indeks korupcije u Hrvatskoj veći sada nego što je bio prije ulaska u EU. Također, ako usporedimo stanje 2012.-2018. vidimo da je dug blokiranih građana veći nego što je bio prije. Ako usporedimo omjer zaposlenih i umirovljenika vidimo da je taj omjer znatno nepovoljniji sada nego što je bio prije 6 godina. Ako pogledamo izdvajanje za vojsku, a pričalo se kad uđemo u NATO da će ta izdvajanja biti manja, da ćemo biti zaštićeni, da neće praktički biti potrebe za vojskom. Nažalost vidimo da su izdvajanja za vojsku veća, da kupujemo ne znam, limariju u Izraelu kako bi izložili eventualno u Tehničkom muzeju u Zagrebu. Vidimo također da prodajemo oružje Saudijskoj Arabiji, a Saudijska Arabija ga prodaje teroristima, koristi ga za agresiju u Jemenu. Nije mi jasno kakvu korist od toga imaju hrvatski građani osim da samo trpe štetu i da budu još siromašniji pa i osramoćeniji u međunarodnim odnosima. Također vidimo da je stanje okoliša puno gore nego što je bilo prije. Da ovaj visoki dom odnosno Vlada putem svoje parlamentarne većine gura u Hrvatsku GMO, da gura glifosate, vrlo štetne projekte poput LNG terminala, da je vrlo loše gospodarenje otpadom, da praktički svaki malo veći grad u RH, svejedno da li je Rijeka, Split, Zagreb, Koprivnica, Varaždin imaju ogromne probleme sa otpadom, da je tu vrlo visoka razina korupcije, vrlo visoka razina sklapanja štetnih ugovora. Također vidimo da je RH izgubila praktički sve svoje strateške tvrtke, da se sve rasprodalo. Evo, ove godine ono zadnje što gubimo, gubimo prehrambenu industriju koja prelazi u ruke Rusa, odnosno Amerikanaca i da ćemo u biti u budućnosti biti praktički bez ijedne jedine važne tvrtke, velike tvrtke koja bi mogla doprinijeti malo većemu rastu BDP-a. Ono što je također vrlo važno naglasiti da je samo u prošloj godini 2017. RH nazadovala po slobodi medija za 11 mjesta. Znači, mediji su u biti manje slobodni, puno lošije izvještavaju o stanju u društvu, često se putem tih medija govor mržnje i vrijeđanje nazivaju slobodom govora, prešućuje se teme bitne za hrvatsku budućnost, straši se ljude kojekakvim teorijama zavjere. Umjesto da kritiziraju rad izvršne vlasti, mediji često služe za obračune sa oporbom iako oporba u biti ne barem u ovom trenutku ne utječe na ono što se dešava u društvu. Vjerojatno da. Možemo li sumnjati na kršenje novinarskog kodeksa? Vjerojatno da. I ponavljam još jednom, to nije ono što sam ja rekao niti Živi zid, nego to je ono što pokazuju neovisne, objektivne, stručne analize. Također postoji brojna diskriminacija i po drugim pitanjima, po pitanjima obrazovanja, kulturnih sadržaja, vjerskih sloboda, često se u društvu stvara histerija ljudi određene vjeroispovijesti ili nacionalnosti se prikazuju svi kao neprijatelji i to jednostavno su sve stvari na kojima društvo kao cjelina, a osobito političari koji participiraju u najvišim institucijama ove države moraju ozbiljno poraditi u narednom periodu na dobrobit svih građana RH. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Dame i gospodo.

Ovo je šesta rasprava o Godišnjem izvješću koju ja podnosim Hrvatskom saboru i po mom mišljenju predstavlja jedan korak naprijed jer je pokazala širinu u raspravljanju o različitim temama o kojima izvješće govori i u velikoj mjeri se odnosila upravo na konkretne preporuke opet iz različitih područja. Mislim da je to izuzetno važno i posebno bih vas pozvala još jednom, naravno složila se sa svim onim zastupnicima i zastupnicama koji su govorili kako je izvješće jako dobra podloga za sve vaše rasprave tijekom godine o temama koje se u izvješću obrađuju i kroz sam narativ o temama, ali i kroz konkretne preporuke. Također u odnosu na ispunjavanje preporuke o kojoj je puno bilo riječi jako je važna sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koja se trebala održati danas ujutro pa smo ju odgodili najvjerojatnije za početak sedmog mjeseca u kojem ćemo prolaziti konkretno kroz preporuke i vidjeti koji su načini za njihovu najbolju implementaciju, a mi ćemo svakako ostati u komunikaciji sa svim tijelima koja su nadležna za ispunjavanje tih preporuka i kroz dopise i kroz sastanke i pokušavati vidjeti što je moguće da se one u što je većoj mogućoj mjeri implementiraju. I konačno kada govorimo o preporukama važno je spomenuti ponovo izvješće Vlade o ispunjenosti preporuka kojeg nema već cijeli niz godina. Bilo bi jako važno za njihovu bolju implementaciju i nadamo se da će Vlada ponovo započeti sa podnošenjem tog izvješća Hrvatskom saboru. Što se tiče porasta broja predmeta i kapaciteta ureda, kao što je u izvješću navedeno broj predmeta u odnosu na 2012. je veći za više od 70%, istovremeno ured ima nešto manje od 30% više kadrovskih kapaciteta, a proračun je povećan za oko 30% Postotak od 70% povećanja je sasvim sigurno posljedica snažnije prisutnosti u medijima, bolje dostupnosti ureda građanima. Mi smo otvorili tri područna ureda u Osijeku, Rijeci i Splitu gdje nam se građani mogu javiti, trudimo se biti dostupni i za osobne kontakte i telefonske kontakte i mailove i sve druge načine kako bismo građanima u što je većoj mogućoj mjeri pomogli. Pri tom moram napomenuti da porast od 70% nije podatak koji govori o većem broju konkretno pritužbi građana nego predmeta koje smo otvorili. Dakle neki su na našu vlastitu inicijativu, neki se odnose na opće inicijative, ne odnose se na zaštitu pojedinog konkretnog građanina. I pri tome moramo reći gospodin Babić je to spomenuo vezano uz broj pritužbi na diskriminaciju, specifikum je ne samo hrvatski i ne samo zadnjih nekoliko godina nego je cijelo vrijeme prisutno veliko ne prijavljivanje diskriminacije iz cijelog niza razloga. Podatke imamo o istraživanju možete ih vidjeti detaljnije na našim web stranicama i što se tiče nepoznavanja sustava zaštite od diskriminacije ili što je to diskriminacija straha, nerazumijevanja, dugotrajnosti sudskih postupaka, troškova koji su povezani sa sudskim postupcima što sve djeluje jako obeshrabrujuće na građane da diskriminaciju prijave. Nekoliko zastupnika je jučer spomenulo moju hrabrost za rad na ovom poslu i za podnošenje izvješća. Ja se ne doživljavam ništa posebno hrabrom, ne mislim da sam posebno hrabra, ali imam dobar zakonski okvir koji mi daje jamstva za sigurnost, za samostalnost i za neovisnost u radu. Mislim da je to zaista jako važno. Nažalost istih odredbi nema u zakonima o posebnim pravobraniteljima i mislim da je to jako velika šteta. Naravno pritisaka u svih ovih pet godina od kada sam ja pravobraniteljica je bilo. Najjači među njima naravno je odbijanje izvješća u Hrvatskom saboru, međutim niti taj pritisak niti oni koji su možda dolazili konkretno uz određene predmete nisu utjecali na način mog rada i moramo istaknuti da u ovih pet godina nije bilo pritisaka koji su od mene tražili da zaustavim rad na određenom predmetu. Dakle nitko nije tražio okončanje nekog postupanja, ali da u smislu komunikacije s javnosti bilo je poruka koje su tražile da ne komuniciram s javnošću o određenim problemima, što ja naravno nisam učinila odnosno nisam poslušala. U odnosu na pojedine teme o kojima je bilo riječi jučer i danas, možda najznačajnije jučer se odnosilo na pitanje demografije odnosno izvješće je ocijenjeno kao najbolji program demografske ovnove. Sasvim sigurno preporuke koje su u izvješću mogu doprinijeti boljoj zaštiti ljudskih prava u Hrvatskoj, boljem stanju na terenu, sasvim sigurno i većem odnosno kvalitetnijem životu odnosno ostanku ljudi u zemlji. Ono što mi često čujemo na terenu kada razgovaramo s ljudima ono što vidimo iz pritužbe ljudi kada nam dolaze, primjerice u području zapošljavanja, nemoguće je dobiti posao ako niste u stranci koja je na vlasti tamo gdje živite, koja god to stranka bila. Nemoguće je dobiti posao, ako niste politički, prijateljski ili rabinski vezani s onim koji te odluke donose. To ljudima djeluje jako obeshrabljujuće, kada i dobiju takav posao, osjećaju se dužnima onima koji su ih zaposlili. A u Irskoj mnoge agencije za zapošljavanja se bore oko toga da vam nađu posao i nakon toga nikome niste dužni. I da to je atmosfera u kojoj onda zaista mnogi odlučuju da im je bolje budućnost potražiti negdje drugdje a ne u Hrvatskoj. Odgovornost da se to promijeni je na vama, vama osobno. Vi ste političke elite, vi ste u vrhu svojih političkih stranka, vi možete utjecati na to, da se na terenu u lokalnoj zajednici tamo gdje ljudi žive, takva situacija promijeni. I da kriterij bude izvrsnost i kvaliteta a ne politička podobnost ili rabinske i prijateljske veze o čemu nam građani jako često pišu i govore da je upravo to slučaj. O drugim temama je također dosta bilo riječi, važnost edukacije, ne samo građanskog odgoja nego i edukacije stručnjaka, pogotovo za suzbijanje diskriminacije, to je nešto što ćemo mi sigurno nastaviti pratiti u budućnosti, sloboda kretanja, prava osoba s invaliditetom, odnosno, prava žena naravno, to je nešto što mi pratimo kao središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije, ali primarno ipak u nadležnosti posebnih pravobraniteljica. Jedna od tih tema, jučer također bila spomenuta odnosi se na cijepljenje, ja bih iskrstila ovu priliku i pozvala roditelje da cjepe, da daju svoju djecu na cijepljenje, da se cjepe. Svi znanstveni dokazi, neupitno govore o tome, da je cijepljenje izuzetno važno za zdravlje i pojedinca i zajednica.